Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já jen stručně. Chtěl bych navrhnout, abychom do bloku druhých čtení za pevně zařazené body zařadili tisky 35, 111 a 117. Protože to jednání v ústavní komisi Poslanecké sněmovny bylo ukončeno a je možné ve druhém čtení je projednat tak, abychom je mohli ještě projednat i ve třetím čtení a posunout do Senátu.

My se ve druhém čtení budeme zabývat návrhem zákona o konečném uživateli výsledků toho podnikání a myslím si, že rozšíření střetu zájmů je potřeba. Děkuji vám.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych navrhnout nový bod na program této schůze s názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k zařazení hnutí Hizballáh mezi teroristické organizace.

Po zmíněném útoku na autobus v Bulharsku v roce 2012 Evropská unie přistoupila k tomu, že začala rozlišovat mezi takzvanou vojenskou a politickou větví Hizballáhu. Tu takzvanou vojenskou zařadila na seznam teroristických organizací. Uplynulá léta potvrzují, že toto odlišení bylo chybou, neboť sám Hizballáh takto rozdvojeně nevystupuje, není patrná žádná oddělená struktura a není zřejmé nějaké dvojí vedení. Rozdělení na dvě větve bylo pouhým diplomatickým úkrokem, který chtěl předejít nějakému konfliktu s ohledem na to, že zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády. Nejen já se domnívám, že je třeba v tomto zaujmout jasné a čitelné stanovisko a ono nejednoznačné odsouzení působení Hizballáhu jako celku ze strany Evropské unie je třeba napravit. V uplynulých letech a měsících již několik zemí k této nápravě přikročilo.

Domnívám se, že naše Sněmovna by se k této otázce měla postavit jednoznačně a dát najevo naši pozici, kterou bychom vyzvali Evropskou unii, aby svůj postoj přehodnotila a aby pojmenovala věci pravým jménem. Proto bych vám v rámci mnou navrhovaného bodu chtěla předložit návrh usnesení, ve které bychom tak učinili a ve kterém bychom zároveň doporučili vládě, aby se za označení Hizballáhu coby teroristické skupiny aktivně zasahovala. Jsem si dobře vědoma, že na pořadu dnešní schůze máme celou řadu velmi důležitých bodů, že v současné době skutečně řešíme zcela jiná zásadní témata.

Já vás požádám o klid, protože paní poslankyně se potřebuje v klidu vyjádřit a má na to právo, aby byl klid v jednacím sále. Prosím.

Můžu vás poprosit, pánové? Aby bylo projednání tohoto mnou navrženého bodu hladké a abychom jím neblokovali další program, snažila jsem se zmíněný návrh usnesení s některými z vás předjednat. Chtěla bych moc poděkovat kolegům z ANO, konkrétně panu poslanci Janulíkovi, který poslal svoje návrhy, stejně tak panu předsedovi klubu KDUČSL Bartoškovi, stejně tak jako kolegyni Heleně Langšádlové z TOP 09, kteří všichni to usnesení viděli, odsouhlasili, doplnili nějaké své připomínky. Myslím si, vážené kolegyně a kolegové, že by skutečně to mohl být velmi krátký bod, protože věřím, že v této otázce stejně jako v mnoha dalších, které se týkají Středního východu, nalezneme v této Sněmovně konsenzus. Žádám vás tedy o zařazení tohoto bodu do programu. Nebudu říkat, na které konkrétní datum, protože budu pevně věřit tomu, že jak se vlastně spustí ten proces projednávání věcí ve Sněmovně, tak na tento bod vyšetříme nějakých třicet minut a já tady budu moci stát třeba zítra nebo pozítří a žádat vás konkrétně o zařazení na konkrétní hodinu, pokud ten bod zařadíte do programu této schůze. Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem usnesení. Já vás požádám o klid. Já tedy budu muset v tom případě vyhlásit třeba minutu pauzu, abychom se zklidnili, protože nemám už jiné možnosti.